Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Jenom velmi stručně. Já to zkusím ještě jednou. Mé předchozí vystoupení nebylo žádné řečnické šťouchnutí. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi a řekl to deseti milionům lidí, kteří jsou ujišťováni, že máme rovnost před zákonem. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení. Pane ministře Pelikáne, opravdu na to nebudete reagovat? Opravdu tady budete sedět jako zbabělec, nebo abych byl slušný, jako oportunista? A budete mlčet? A opravdu si myslíte, že touhle větou svého předsedy vlády se promlčíte, když hodnotila vaše čtyřleté působení ve funkci ministra spravedlnosti?

Nevidím nikoho. Tímto končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli má někdo chuť na závěrečné slovo. Navrhovatel? Zpravodaj? Předkladatel? Prosím, máte slovo. Takže budu mluvit jenom já jako žena.

Hlasováním budeme rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Mandátový a imunitní výbor navrhuje oddělené hlasování. Dovolte, abych přednesla oba návrhy.